Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Garanční výbor tento návrh doporučuje.

Kdo je pro?

Dalším návrhem je návrh A1 výboru pro veřejnou správu.

Kdo je pro?

Stanovisko?

Takže znovu.

Kdyby byl neschválen, tak by to bylo jinak.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Poprosím vás o klid, protože procedura je opravdu složitá. Prosím, pane zpravodaji, můžete pokračovat. Prohodil jsem tyto dva body. Chci vás ujistit, že teď už je procedura lineární, takže už tam nebudou takovéto problémy. Tady byl složitější ten výborový návrh. Teď budeme hlasovat A4, což je návrh výboru pro veřejnou správu.

Takže budeme hlasovat návrh A4 bez stanoviska garančního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?